Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní je ještě přihlášená paní poslankyně Balaštíková, zatím další přihlášku neeviduji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové.

A já jsem očekávala, co vy připravíte, zvláště v situaci, která tady nastává.

A já bych očekávala, že vy v těch svých prioritách se i zasadíte o to, aby i ekologické zemědělství, a to jsme vždycky kritizovali, mělo nastavenou nějakou produkci. Já si myslím, že ekologické zemědělství sem bezesporu patří.

Je také pro mě překvapením, že včera jsme tady s kolegy vůbec hledali, jaké máte priority, já mám pocit, že tady se všechno dělá tajně, byť jste to byl oznámit v Bruselu, a my to všechno řešíme ex post. A vlastně tohle moje vystoupení k tomu, že nemám jinou možnost jak teď, budu ráda, když se to změní a když Ministerstvo zemědělství tu otázku toho ekologického zemědělství a kdo by, jak by měl produkovat ekologický zemědělec, rozšíří, protože říkám, já tady mluvím za ty, kteří jsou kvalitní, kteří produkují, a poškozují je právě ti, kteří ne.

Ale já bych očekávala, že teď během toho předsednictví vy ty kroky uděláte a tyhlety naše zemědělské obory podpoříte a budete za to bojovat, aby se ty podmínky takto nastavily, a urovnáte i ten vztah mezi konvenčním a ekologickým zemědělstvím.

Pan poslanec Bendl se hlásí s faktickou. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, pane ministře, já jenom krátce.

Proto mě překvapilo, když tady paní kolegyně říká, že nemá jinou možnost, jak se obrátit na pana ministra, když může využít písemné i ústní interpelace a může využít té debaty právě na zemědělském výboru, kam, pokud jsem si všiml, sama dochází, byť není členkou, a má zcela jistě prostor se zeptat na cokoliv.

Nyní se hlásí s faktickou poznámkou paní poslankyně Balaštíková. Prosím, máte slovo.

Jenom na vysvětlenou proč. Děkuji za dodržení času.

Nyní prosím pana poslance Turečka, který se hlásí v rozpravě. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Byly schváleny i pozměňovací návrhy opět napříč politickým spektrem na zemědělském výboru, to potvrzuju. My jako klub hnutí ANO tento zákon i podané pozměňovací návrhy budeme podporovat během hlasování i zákon jako celek.